Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Musím reagovat na tuto přestřelku a bohužel tady prát koaliční prádlo.

Ono to bylo na koaliční radě.

A prostě koaliční partner nás ubezpečil, že tak bude hlasováno. Takže nepodpoříme ten návrh poslankyně Valachové a poslance Votavy. Nakonec je to náš společný rozpočet. Jsou jasná. Podívejte se. Tady jsou roky.

A ty peníze prostě dostali ti učitelé, ze státního rozpočtu odešly.

A my máme zodpovědnost prostě za rozpočet.

My jsme dojednali rozpočet. Měsíce, týdny, prostě jednání, nebylo to jednoduché.

Takže držíme závazek, koaliční rada to projednávala, bohužel je to věc sociální demokracie.

Protože my jsme první vláda, která to prostě drží.

Prosím máte slovo.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Prosím vás podívejte se do minulosti.

To je poprvé něco, co je jednoznačně změřitelné.

Tam zaostáváme extrémně mnoho.

Protože 50 % během čtyř let i v dobách ekonomického růstu ještě nikdo nepřidal.

A druhá věc.